Potom tam byl další projekt, rozdělení vícegeneračních domů na samostatné bytové jednotky.

A samozřejmě nástroje státu, které jsou k dispozici a za nás to tak bylo finanční nástroje, ročně 2 miliardy korun, program Výstavba, nájemní a sociální bydlení. Ministr Bartoš ho zastavil, a přitom z tohoto programu lze čerpat až 3 miliony korun na družstevní podíl. Za další, komunitní bydlení seniorů. Domy s pečovatelskou službou, nové výtahy. Technická infrastruktura, inženýrské sítě pro pozemky, pro bytovou výstavbu obcím, bydlení mladým, vlastnické bydlení bohužel, zase tento program byl zastaven. A samozřejmě nový stavební zákon, který nechápu, proč byl zastaven. Okamžitě schválit nový stavební zákon, to znamená, odblokování výstavby, aby se začalo stavět. To se neděje, povolování je zdlouhavé, byrokratické.

Aby naše podpůrné programy měly vůbec smysl, musíme zkrátit délku stavebního řízení.

Tím by se mělo podařit znovu nastartovat výstavbu.

Hlavní město má také řadu stavebních uzávěr na pozemcích, na kterých budou vznikat desítky tisíc bytů, musí je ale odblokovat. Dále zákon o dostupnosti bydlení je potřeba schválit.

Opět, nová vláda zbytečně předělává a tím prodlužuje bytovou krizi.

Obce by neměly na tento program rezignovat. Navíc hospodaření územních samosprávných celků i v důsledku námi prosazené změny rozpočtového určení daní dosahuje velice dobrých výsledků.

Jedná se například o právě program Výstavba, který zatím mohly používat pouze obce. Ale možná byla chyba, že jsme trvali na tom sociálním bydlení, nevím, Klára tady není, ale... No, že jsme možná, nevím...

Vnímáme snahu vládní pětikoalice zrušit a omezit podporu stavebního spoření.